Takže bez ohledu na dobré sousedské vztahy, kterých si také vážím, prostě musíme hájit zájmy českých lidí. Musíme hájit právo lidí v té oblasti nejenom na pitnou vodu, ale na jakoukoliv vodu, protože za ty peníze se postaví nové vodovody, které tam jak do uhelné, tak do dalších oblastí velmi pravděpodobně pitnou vodu přivedou, ale samozřejmě tam je ztráta vody v krajině, ztráta povrchové vody, která bude pokračovat.

Takže polský velvyslanec to pojmenoval, já si myslím, naprosto pravým jménem a za to pak byl, nebo nevím, jestli za to, ale předpokládám, že ano, můžu tak spekulovat, odvolán, byl tedy potrestán za to, že pojmenoval tu pravdu, tak jak byla, protože my se nemusíme a nemuseli jsme se za nic stydět.

A dovolte mi ještě připomenout, a to mi připadá úplně absurdní, některé zajímavé výroky dnešní koalice, bývalé opozice. Tak třeba paní předsedkyně, dnešní předsedkyně poslanců Poslanecké sněmovny, paní Pekarová Adamová, dříve členka výboru pro životní prostředí, a já to dobře pamatuju i z toho důvodu, že jsem na tom výboru samozřejmě seděl jako ministr a poslouchal jsem to, říká: Vyzývám vládu, aby se ve věci dolu Turów postavila proti energetickým zájmům Polska a tvrdě hájila české zájmy. Přesto jsem skeptická vůči aktivitě vlády a její upřímné snaze postavit se za naše občany. Na výboru pro životní prostředí jsme přijali usnesení, které jasně říká, že nesouhlasíme s rozšiřováním těžby, a současně jsme vyzvali vládu k zajištění kompenzací úbytku vody. Tento problém nenecháme vyšumět a budeme na vládu i nadále tlačit. Nebo tehdejší poslanec Sněmovny, dneska pan ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Cituji: Je neakceptovatelné vyměnit vodu za peníze, na to prostě nemůžeme nikdy přistoupit. A těch výroků dnešní koalice, bývalé opozice, včetně samozřejmě politiků STAN nebo Pirátů, bychom našli mnohem víc. A myslím, že kolegové je ještě nějaké budou zmiňovat. Tyto výzvy byly, vážené kolegyně, kolegové, adresovány bývalé vládě, Babišově vládě, ale sakra by se hodily především na tu stávající, co myslíte? Proč jim teď najednou nevadí, že jejich vláda ustoupila Polsku a nebrání tvrdě české zájmy? Protože pokud kritizovali naši dohodu, tak tato dohoda je horší, jednoznačně horší pro Českou republiku a je výhodnější pro Polsko.

Takže mě by zajímal i jejich názor, jestli pan předseda a ministr Ivan Bartoš také hlasoval na vládě pro, ale předpokládám, že ano.

Proč se obsah dohody zveřejnil až po tlaku médií?

A ono se to bohužel, když dneska vidím podepsanou smlouvu, naplnilo.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych i já vystoupil s přednostním právem za poslanecký klub hnutí SPD.

On má velký podíl na tom, že se s tím něco děje.